Já tady použiji jeden příměr, který se stal v Německu, kdy ta data unikla a zneužily toho soukromé korporace, například.

Ať to jsou nějaké věrnostní karty, nebo když jdu na nákup, tak nějaké zase jiné karty, slevové karty, tak všude dáváte všanc ve své podstatě jméno, bydliště, datum narození, pořád to koluje po síti. Nicméně stát musí garantovat to, že ta data nebudou zneužitelná a v budoucnu je třeba nedá k dispozici soukromým korporacím. Říkám, příklady ze světa už tady máme. Takže já se tohohle trochu bojím a rád bych věděl, jakým způsobem to bude zabezpečeno, aby ta data nemohla uniknout z toho kyberprostoru. Další problém vidím v následující věci.

Nevím, jak dalece by tuto službu občané využívali. Jsou tady nějaké zkušenosti z Estonska, kdy ten Velký bratr tam opravdu je poměrně na vysoké úrovni, ale opravdu nejsem si jistý, zda by to zvedlo volební účast.

A můžou být využita právě nebo zneužita. Takže to je další věc, kterou je opravdu potřeba vydiskutovat. Já samozřejmě nebudu pro zamítnutí tohoto zákona, ani vrácení k dopracování, ani přerušení, cokoliv, já to chci posunout dál tak, abychom samozřejmě diskutovali o té digitalizaci, o digitalizaci státní správy a zavádění nových elektronických občanských průkazů.

Tady se naplní to sousloví, že konečně začnou úřady obíhat data, a ne občané.

To by bylo asi ode mne takhle na úvod vše, a když mě něco napadne, tak se do diskuse určitě ještě přihlásím. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Klánovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já už jsem tady uváděl při prvním čtení důvody, proč tenhle zákon je zbytečný. Současný stav je takový, že občanky s čipem jsou vydávány za poplatek a nemají žádnou funkčnost. Má je tím pádem také nepatrný zlomek občanů. Stávající agendy státní a veřejné správy umožňují vstup jinými způsoby. Jenom Ministerstvo financí v daňové agendě má tři způsoby identifikace. Jsou to datové schránky pod penalizací, daňové přiznání pod penalizací v datových schránkách, kontrolní hlášení DPH a EET. Důchodový úřad má také jiné způsoby identifikace.

V komerční sféře vůbec nepřichází použití občanky s čipem, která ještě navíc vyžaduje čtečku, která v žádném přístroji současném ani novém není a musí se k tomu dokupovat, tak nedovedu si představit, že by internetové bankovnictví, které je zabezpečeno dvěma způsoby, nebo už stávající bezkontaktní karty s čipem, které jsou používány pro zaplacení, věci, které jsou používány pro hlasování, otevírání dveří jak u auta, tak i u domu, že by se nějakým způsobem tam mohla vůbec promítnout nová občanka s čipem. Teď ještě k tomu schématu. Po té výměně občanky už budou vydávány jenom občanky s čipem. My si občanky vyměňovat nemusíme vůbec. To znamená, že můžeme předpokládat, že asi po pěti letech bude zhruba polovina lidí mít občanský průkaz s čipem.

Sjednotit systémy veřejné a státní správy bude velmi nákladné, pokud to bude vůbec možné.

To prostě asi pravděpodobně nepůjde stejně tak jako využití zdravotních důvodů. Další údaje, které jsou tam navrhovány, jsou prostě už v registrech.

My nemusíme nosit řidičský průkaz, my ho musíme mít u sebe, protože to přikazuje zákon. Takže zavádění takové zastaralé technologie opravdu nemá smysl. Argumentovat Estonskem, které tuto technologii zvolilo před několika lety a vlastně na zelené louce, nedává smysl, protože my jsme už trošku někde jinde. Další důvod, který přibyl, je to, že Ministerstvo vnitra celkem správně připravuje zákon o elektronické identitě.

Přijímat zákon o občanských průkazech se zastaralým způsobem identity vyžadující čtečku a kartu s čipem je absurdní.